Děkuji panu poslanci Krákorovi za jeho pozměňovací návrhy. Dále je přihlášen do podrobné rozpravy pan navrhovatel, pan poslanec Sklenák. Dovoluji si navrhnout, abychom zkrátili lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin. Eviduji tento návrh. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Zrušením smluvních platů se dostáváme do prekérní situace, kdy my navrhujeme, aby součet příplatků, protože někdy součet příplatků, může jich být několik, je rizikový, za noční práci, přesčasovou práci, za práci v sobotu a neděli, tak aby eventuálně mohl dosáhnout součet těchto příplatků výše smluvního platu.

Děkuji panu poslanci Krákorovi. Pan poslanec Stanjura se hlásí o slovo.

Děkuji panu poslanci Krákorovi. Prosím, slovo má pan poslanec Stanjura.

Rozumím tomu dobře?

Spíš si myslím, že je lepší říci u těchto profesí, že si myslíme, že má smysl smluvní plat a zachovat to než jakoby křičet: My rušíme smluvní platy, žádné nepořádky nedovolíme! A pak to jakoby v některých případech doháníme nějakým součtem příplatků.

Já s tím nemám žádný problém.

Nic proti.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi za jeho názor, na který má jistě právo, stejně tak jako pan poslanec Krákora má právo podat jakýkoliv pozměňovací návrh. S další přihláškou do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jestli jsem tomu správně rozuměl ještě směrem k panu poslanci Krákorovi podpoří případně poslanecký klub sociální demokracie, abychom se s těmi tabulkovými platy ve zdravotnictví už do budoucna vypořádali? Protože všichni víme, že tam, kde existují akciové společnosti, v případě, že zřizují kraje nemocnice, anebo kde existují eseróčka, ty nemocnice fungují, jsou pevně zasmluvněny s jednotlivými zdravotními pojišťovnami, a na trhu práce je evidentní, že některé typy aprobací chybí a je třeba ty lidi více zaplatit a vymykají se těm centrálním státním tabulkám, za sebe řeknu hloupým a obráceně. V případě středních Čech to nebyl problém, protože tam byly nemocnice nebo z nich vznikly akciové společnosti, a tam zkrátka pokud ředitel nemůže na nějakou aprobaci dosáhnout, je schopen toho dotyčného člověka s dobrou aprobací oslovit a dát mu vyšší plat, než umožňují tabulky. Já za tuhle informaci děkuji, protože si myslím, že to je správná cesta i ve zdravotnictví.

Neníli tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana zpravodaje, případně pana navrhovatele na závěrečná slova. Ta nejsou.

Eviduji žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin, jak jej navrhl pan poslanec Sklenák. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 104. Přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 11. Návrh byl přijat. Lhůta byla zkrácena na 48 hodin a já končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.